Jako třetí bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bych rád navrhl bod s názvem Kvůli neschopnosti Fialovy vlády chybí v České republice léky. A nyní bych to zdůvodnil.

Dle Sdružení praktických lékařů jsou momentálně nedostupné i některé léky, které nelze jednoduše nahradit, například léky na snížení krevního tlaku a na snížení hladiny cholesterolu.

Vždyť ta země je za rok vašeho vládnutí v úplně katastrofálním stavu, to tady ještě nebylo.

Samozřejmě vím, že všechny tyto moje návrhy poslanci vládní pětikoalice zamítnou. Vy je všechny zamítnete za chvíli, protože je vám to úplně jedno. Vám je to úplně jedno, jaké mají problémy občané České republiky, přitom jsou ty problémy opravdu už fatální.

Vysoký představitel vládní TOP 09, její dlouholetý předseda a v současné době místopředseda Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny VZP Miroslav Kalousek minulý týden řekl, prohlásil, že by základní stomatologickou péči vyškrtl z veřejného zdravotního pojištění, a že by si ji tudíž museli hradit sami občané přímo nebo v rámci jakéhosi připojištění. Takže samozřejmě tady bych rád zdůraznil, že to je pro SPD zcela nepřijatelné a dokládá to naprosto asociální charakter a záměry politiků vládní koalice. Navazuje to i na výroky ministra zdravotnictví Válka z TOP 09 o zavádění dvojích standardů zdravotní péče, nižších pro chudší občany a vyšších pro bohaté.

Vyjmout za této situace zubařskou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění by znamenalo její faktickou nedostupnost pro stovky tisíc občanů.

Odmítáme tyto asociální plány politiků vlády Petra Fialy a TOP 09 a trváme na tom, aby veškerá zdravotní péče v České republice byla českým občanům poskytována z prostředků veřejného zdravotního pojištění bez jakýchkoliv dalších doplatků.

To si myslím, že je ten správný politický program. Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych se zeptal pana předsedy, že bych rád získal recept, jak pan Bašta zařídí, aby vláda Petra Fialy skončila, ale to jen tak jako na okraj. Vážená paní předsedající, dámy a pánové, ještě jednou dobrý den.

Pan Jurečka tu není , takže dneska si mě užijete.

Chtěl bych navrhnout nový bod s názvem Hodnocení plnění programového prohlášení vlády Petra Fialy, a to jako první bod dnešního jednání.

A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, protože to programové prohlášení vlády, které tady mám... Za ten rok vláda ani jednou nepředstoupila před veřejnost, aby složila účty, protože už to programové prohlášení vlády byl takový slabší odvar předvolebních slibů. Když jsem byl premiér, tak tady vám ukážu naše programové prohlášení vlády a to měli za úkol ministři vyhodnocovat každých šest měsíců. Programové prohlášení této vlády není ani očíslované.